Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych zde uvedl usnesení zahraničního výboru, který projednal tento tisk na 20. schůzi dne 3. září 2015. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého a zpravodajské zprávě poslance Rostislava Vyzuly a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje